Tím je to motivované. Týká se to i všech lidí do budoucna a všech lidí, kteří splňují tyto podmínky, a historicky jsme jich v České republice měli celou řadu. Děkuji. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo.

Takže někdo tady je zvolen za nějakých podmínek, ale vy ty podmínky změníte, a už teď.

Příklad. Stavební zákon se v minulém volebním období projednával 31 hodin. Proč?

To je ten jiný přístup a to je potřeba neustále dokola opakovat: 31 hodin za minulé volební období byl skoro jeden celý rok. Včera vás tady, nebo nás všechny pan prezident vyzval k nějakému hledání kompromisu a konsenzu, a vy jste dneska začali tím, že u zákona, který probíráme tři hodiny já jsem se díval, tři hodiny , už teď preventivně dáváte pevný čas hlasování. Za mě je to úplně skandální rozhodnutí.

Prosím.

Schválit pevný termín hlasování o bodu, zejména pokud jde o třetí čtení, tedy samotné schválení zákona před vyčerpáním rozpravy, nelze, pokud na tom není stoprocentní konsenzus.

To znamená, že lze navrhnout znovuotevření rozpravy, tedy i po závěrečných řečech zpravodaje a předkladatele, pokud tam zazní něco, co lze diskutovat. Čili násilné protizákonné uzavření rozpravy je nově předmětem zkoumání Ústavního soudu.

Budu požadovat, aby se tam všichni vyjádřili, aby z tohoto grémia byl pořízen písemný zápis, který potom využijeme při podání ústavní stížnosti k tomuto zákonu, až dojde k jeho konečnému schválení, což určitě počítáte, že uděláme. Děkuji, paní předsedkyně.

To znamená, mám přerušit schůzi zatím třeba na 30 minut na svolání mimořádného grémia?

Prosím, aby se ke mně dostavili všichni předsedové poslaneckých klubů, abychom se domluvili na dalším postupu.